Na závěr jsem si nechala pana předsedu Kalouska, že to bylo nejméně korektní jeho vystoupení, takže já budu reagovat korektně.

Já jsem vám poslala podrobnou úsečku, na které jsem den po dni zdůvodnila, proč je nutných těch 15 dnů navíc. A říkala jsem vám, že než jsme zavedli kontrolní hlášení, což byla účinnost od 1. ledna 2016, tak objem zadržovaných odpočtů byl 5 až 7 miliard ročně. To byly peníze, které chyběly plátcům, podnikatelům.

Nula to nebude nikdy, vždycky budou nějaké podezřelé transakce.

To jsme až my, až prostě náš ministr za hnutí ANO, dnešní premiér Babiš, tím, že zavedl kontrolní hlášení, po třech letech zlikvidovali.

Vůbec nic! Děkuji. Děkuji za slovo. Kolegové, promiňte, že vystupuji s přednostním právem. Já jsem byl osloven.

Vy jste velmi správně řekla a já s vámi souhlasím že ta záloha na nadměrný odpočet může být vrácena až tehdy, když je řádně prověřena. To začne kontrolní činností, anebo řízením o odstranění pochybnosti. Já jsem ty paragrafy četl velmi podrobně.

Já jenom nevím, jestli to děláte vědomě, nebo jste se nechala oklamat vlastní Finanční správou, ale podle tohoto nového návrhu zákona v rámci té vyhledávací činnosti, kterou chcete prodloužit o 50 %, ta Finanční správa neudělá o výkon navíc.

Kdybyste měla pravdu vy a ne já, tak by přece bylo zřejmé, že ta záloha, která nebude prověřena, bude vyplacena 45. den.

Ale takhle to není. Žádná lhůta tam není.

Prokážu na všech ustanoveních, která jsou ve vámi předkládaném návrhu.

Děkuji.